Takže my společně s kolegy z Ministerstva dopravy, není to moje individuální aktivita, to je potřeba říci, společně s kolegy z ministerstva, ale nejen dopravy, ale i životního prostředí jsme připravili finální znění pozměňovacího návrhu, který nově, kolegyně a kolegové, mám z toho radost, zavádí možnost, tak jak už znáte registrační značky na přání, tak nově registrační značky ekologické.

Je to v souladu i s národním akčním plánem čisté mobility.

Bude to o tom, že právě vozidla takto viditelně označená budou do budoucna moci mít umožněnu např. jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích, budou moci být osvobozena od časových poplatků za zpoplatněné pozemní komunikace. Takže tohle je vlastně první krok, který umožní všechny ty budoucí, o kterých teď mluvím, aby ta auta byla takto označena.

Aby to měli zdarma, abychom je pozitivně motivovali. Tak věřím, že určitě tenhle bod tady ve Sněmovně bude podpořen. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já se pokusím krátce uvést své pozměňovací návrhy k tomuto zákonu.

Jinými slovy, neumožňuje jakékoliv změny mimo matematický model, který je nějak nastaven, a dle mého názoru v době svého vzniku byl to dobrý počin.

Čili je tady problém, který se ukazuje, že dochází k přehuštění určitých typů STK v krajích, ale přitom vozidlo patří do registru v jiném kraji.

Samozřejmě autonomní vozidla jsou fenomén, nechci vás tím zatěžovat, již na našich silnicích jezdí a je možné koupit autonomní vozidla, která nejenom sama parkují, jak už jste zažili v reklamách, auto samo zajede, ale jsou schopna i sama brzdit před překážkou, sama varovat řidiče před něčím, co se děje na cestě, aniž by on provedl nějaký zásah.

Jinými slovy tady chybí kontrola toho, jestli ten systém ještě po provozu tří, pěti, sedmi let plní parametry, ke kterým byl navržen a v době výroby otestován v rámci řízení k umožnění provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy, nikde není testování a zkoušení vozidla, jestli opravdu zastaví pět metrů před překážkou, když se ta překážka objeví. A technici mi dají za pravdu, že čidla, která kontrolují vzdálenost a měří vzdálenost překážky, stárnou, ty tolerance se můžou zvětšovat postupem doby, provozu atd.

Požádám kolegy, kteří diskutují jiné téma, než je provoz na pozemních komunikacích, aby tak činili mimo sál!

Jinými slovy, původní myšlenka byla vytvořit testovací dráhu při Vysoké škole báňské, dokonce v nejbližší blízkosti, v prostorech, které jsou kousek od ní, a vytvořit testovací dráhu, kde by bylo možné testovat vozidla, ale ne vozidla dodaná výrobcem, ne vozidla, jak se říká, technicky připravená k testování, ale vozidla po absolvování běžného provozu.